Vládou je opět pověřen pan ministr Brabec, aby nás seznámil s tímto vládním návrhem. Prosím pane ministře, máte slovo. Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, letecká dohoda se Saúdskou Arábií byla podepsána 7. prosince 2016 a následně byla poprvé předložena Parlamentu České republiky k udělení souhlasu s její ratifikací.